Šedesát milionů jenom? Protože dneska Ministerstvo zdravotnictví samozřejmě má takzvané nespotřebované nároky, protože si nechali schválit celé projekty na základě nějakých predikcí, které nenastaly.

A pokud jsou nějaké připomínky, tak my to klidně upravíme. Není problém. Prosím.

Děkuji.

Děkuji, pane předsedající, dobrý den. Vážený pane premiére, takzvaný Zelený plán pro Evropu, New Green Deal, bude znamenat zdražení elektrické energie, tepla, zdražení cestování, zdražení dopravy, zkrátka se tím zvýší životní náklady domácností, zvýší se tím náklady podniků a bude to stát také ohromné částky státního rozpočtu, tedy to bude stát ohromné částky daňové poplatníky.

V Evropské radě pouze konstatovali, že některé státy mají jadernou energii jako součást svého energetického mixu. V Evropském parlamentu to dopadlo ještě hůře, protože ten neuznal roli jaderné energetiky jako nízkouhlíkové technologie. Takže já se vás chci zeptat, pane premiére, co získali čeští občané výměnou za váš souhlas se zdražováním energií a zvýšením jejich životních nákladů, co ve skutečnosti získala vláda České republiky výměnou za tento svůj souhlas, a zejména, kolik zavedení New Green Deal bude stát naše hospodářství.

Evropský parlament nekomentuji.

Díky vašemu Topolánkovi, že udělal ten deal na dvacet let pro ty solární barony. A ten rozpočet i minulý rok, i tento rok, díky ODS je třicet miliard pryč. Tak já nevím, o čem tady mluvíte.

Takže já nechápu vůbec, co říkáte.

A já jsem několikrát vystoupil velice kriticky a hlavně, abychom konečně donutili ty ostatní země, aby snižovaly emise. My jako Evropa snižujeme, ostatní navyšují. Ano, takže je tam velká debata, a v podstatě pokud jsme tam tak vystupovali, tak tam vystupujeme proto, abychom hlavně dostali peníze na ty investice, které my tady potřebujeme, a jsou to samozřejmě velice konkrétní programy.

Takže já zásadně nesouhlasím s tím, co jste řekl. Je to obrovský úspěch, že jsme to tam prosadili.

Téměř nic! Drobné. A co nám dají? Ročně, ano? Takže to jsou všechno věci, které jsme my nějak zdědili, ale to jsou věci, kterými my argumentujeme. A proto to řešíme. Prosím.